Oni to nevyčerpají do konce roku.

A to tady na mikrofon žádný z jiných ministrů neřekne.

Druhá poznámka z hlediska obsahu je: já si troufám říct, že není možné, aby to fungovalo retroaktivně.

Takže mě by docela zajímalo, když my tady probíráme druhé čtení, jak to tedy vlastně je. To znamená, že za mě ty parametry se mění v této chvíli za pochodu, a není na tom shoda ani ve vládní koalici, minimálně na úrovni těch veřejných prohlášení. Pane ministře, to se na mě nezlobte, jak my jako opozice se s tím máme popasovat, zvlášť když jsme ve druhém čtení, takže my nemáme čas mezi prvním a druhým čtením nahlašovat pozměňovací návrhy. Ale jak my to máme vědět, když vlastně není úplně jasné, na jakých parametrech se shodla samotná vládní koalice?

Mně přijde, že by bylo férové, aby to projednala vláda, nasbírala informace z připomínkových míst jednotlivých ministerstev.

Kolikrát už jsme to udělali?

Ale za těch 7 dní se potom dají načíst rozumné pozměňovací návrhy, nějak to ujasnit, protože tady se skutečně bavíme o věci, která má zásah údajně tedy 85 miliard korun.